Děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, ten bod, který byl schválen jako jediný bod této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, se jmenuje Zneužití moci ministra financí Andreje Babiše vůči nezávislým institucím demokratické společnosti.

Máme se bavit o tom, zda Andrej Babiš je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Prosím, abychom se k tomuto tématu vrátili. A zároveň jestliže zde máme informaci o tom, že pan prezident svolává lídry koaličních stran někam do Liberce, tak já jsem přesvědčena o tom, že my jako Poslanecká sněmovna, která má za úkol kontrolovat vládu, a nemůže to z ní nikdo sejmout, má ve svém jednání pokračovat, máme dnes dospět k závěru, protože kvůli tomu jsme se také dnes sešli, abychom nějaký závěr občanům v ČR nabídli a posunuli tu neblahou situaci, v níž jsme se octli, k nějakému smysluplnému řešení.

Děkuji, pane předsedající.

Bohužel musím využít této příležitosti k tomu, abych se vyjádřil k tomu záznamu k druhému a třetímu záznamu té skupiny Julius Šuman, nebo jestli je to jednotlivec, já nevím, ve kterém se několikrát objevilo mé jméno.

Takže já bych v této chvíli chtěl trošku uvést situaci na pravou míru. A z tohoto je třeba ještě říci jednu podstatnou informaci.

Takže se na mě policisté obrátili.

A tady mě úplně fascinuje, že v podstatě my jsme měli předat něco jako ukázku nebo jako součást dobré praxe, aby se v tom policisté zorientovali, a někdo z toho chce udělat kompro. Policisté vyšetřují tři miliardy v Motole. Pravda to není! Policisté vyšetřují zakázku asi za já nemůžu mluvit, ale prostě za o něco nižší částku někde jinde. Pravdou je, že to dělá Hradec, pravdou je, že to dělá Národní centrála boje proti organizovanému zločinu. A už jsem toho možná řekl až moc, to je pravda. Ale nicméně já jsem si vždycky myslel, že novináři, a v této zemi by to pořád ještě mělo být dobrou praxí, každou zprávu ověřují ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. No, není to tak. Ale proč ne?

Nyní pan poslanec Ladislav Šincl už v řádné přihlášce do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zabýváme se dnes kauzou nahrávek, které zachytily, jakým způsobem Andrej Babiš úkoluje svého novináře a jak cíleně plánoval využití informací, které získal nelegálně ze živého policejního spisu. Zdá se, že česká politika klesla na úplné dno. Chtěl bych připomenout, že toto jednání není v případě pana Andreje Babiše vůbec ojedinělé. A pro pana Babiše je zcela běžné sbírat informace na své protivníky a v případě, že nenajde nic, čím by je mohl kompromitovat, neváhá si potřebné informace zcela vymyslet. Sám jsem toho živým důkazem, neboť jsem se v minulosti stal obětí nedůstojné pomlouvačné kampaně, ve které pan Babiš bez jediného uzardění ohýbal pravdu tak, jak se mu právě hodilo. Dovolte mi, abych vám připomněl, že zde dnes Andrej Babiš řekl: Slyšeli jste někdy, že bych já někomu vyhrožoval? Ano, vyhrožoval mně.

Ba co víc, dokonce obvinil z korupce i mou matku, mou 73letou mámu, obyčejnou důchodkyni, která do té doby netušila, že nějaký Andrej Babiš existuje, a která nemá a nikdy neměla nic s politikou společného.

Ani jediné zde vyslovené obvinění nikdy nedoložil, jak je u Andreje Babiše zcela obvyklé. Mohl bych vás dnes tady zasypávat všemi lžemi, které v té době a potom následně také pan Andrej Babiš na mne použil.